Další čísla nemám, mám čísla jenom za červen.

Za ty čtyři měsíce by ten náklad byl zhruba 9,2 mld. Vycházím z čísel Ministerstva práce a sociálních věcí. Opět je tento návrh zákona navržen podle § 90 odst. A opět by pomohl statisícům živnostníků.

Myslím, že jsme poctivě přiznali ty náklady, které by byly na straně státu. Děkuji za podporu.

Tak pan předseda.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Všichni si uvědomujeme, že se jedná opravdu o ty nejzákladnější životní funkce české ekonomiky, a kde musíme nějakým způsobem táhnout za jeden provaz.

Je to řešení téže situace různými způsoby.

Já mám návrh na zařazení nového bodu na dnešní 60. schůzi, a to za předchozí body, které budou zařazené.

Jde prostě o to, aby co nejrychleji bylo kvalitně schválené upravené ošetřovné. Pan poslanec Martínek.

Tam bych chtěl přijmout usnesení, které by znělo:

Dále žádá vládu k přijetí novely zákona o nemocenském pojištění, které upraví podmínky k poskytování ošetřovného pro případy uzavírání jednotlivých škol jak pro zaměstnance, živnostníky, tak osoby zaměstnané na dohodu mimo pracovní poměr. V současné době probíhající pandemické situace dochází pouze k uzavírání jednotlivých škol, a to na rozdíl od jarního období, kdy byly školy a jiná školská zařízení zavírány plošně. Pomoc živnostníkům pak proběhla schválením dotačního programu, který byl velmi rychle a poměrně úspěšně administrován. V současné době jsou zavírány pouze jednotlivé školy, a to z rozhodnutí zřizovatele, nejčastěji z důvodu výskytu nákazy koronaviru mezi žáky nebo pedagogickým sborem. Je nutné připomenout, že učitelé jsou v současné době nejpočetnější profesní skupinou. Uzavření prvního stupně základních škol pro řadu rodičů, kteří jsou živnostníky, přináší nelehkou situaci, neboť se ocitají s dětmi doma, což tvoří překážku k výkonu jejich výdělečné činnosti.

Tak já vám také děkuji.

Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými registračními kartami.